Poštovane dame i gospodo poslanici, nastavljamo sa daljim radom. Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Mirko Krlić. Kolega Krliću, izvolite. Hvala, gospodine predsedavajući. Gospodo ministri, dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređem na predloženi amandman, hteo bih da se zahvalim i da izrazim svoje divljenje predsednici parlamenta gospođi Gojković, koja je zaista na jedan dostojanstven način odbranila prvo sebe, zatim sve nas, a zatim i sačuvala dostojanstvo ovog parlamenta, i pored nemogućih uslova koje su pokušali da joj ovde nametnu. Zahvaljujem se gospodinu Martinoviću, predsedniku moje poslaničke grupe, što me je podsetio na velikog vladiku Petra II Petrovića NJegoša, koji je skoro pre dva veka predvideo ovaj Savez za Srbiju, ovakvo ponašanje narodnih poslanika opozicije i kroz Ustav vladike Stefana izgovorio u „Gorskom Vijencu“ čuvene reči, citiram: „Niko srećan, a niko dovoljan, niko miran, a niko spokojan. Sve se čovjek bruka sa čovjekom: gleda majmun sebe u zrcalo“ Ja nemam vladiki ni šta da dodam ni da oduzmem. Sada prelazim na amandman. Nemaju sve zemlje na svetu zdravstveno osiguranje obavezno, niti socijalno, i to je tekovina zbog koje treba da budemo ponosni. Razvoj ovog osiguranja, posebno zdravstvenog osiguranja koje ističem u amandmanu, veoma je važan zbog stabilnosti, jer pruža sigurnost svim građanima. Posebno se zalažem da pojedinci imaju viši stepen osiguranja, kako im je to potrebno. Očito iz ovog danas vidimo da jeste. Ako neko ko tako značajan datum, tako veliki datum u našoj istoriji kao što je prisajedinjenje srpskog vojvodstva Kraljevini Srbiji nazove nacionalno divljanje, zaista zaslužuje tri stepena zdravstvenog osiguranja, jer je ušao u takvu bolest koja je uzela maha nesrazmernih razmera. Pedeset godina pre toga veliki Svetozar Miletić proklamovao je političku ideju koja kaže – mi smo Srbi i građani. Ona je imala samo jedan cilj, da pokaže da su Srbi spremni da se na demokratski način bore za svoje jedinstvo, a to su sledili svi narodi koji su u to vreme, gotovo svi narodi koji su živeli sa njima u Austrougarskoj. Kada takve principe nazovete nacionalističkim divljanjem, onda ili mrzite državu u kojoj živite ili prezirete narod sa kojim tu državu delite. Ako je ovo zvanični stav reciklaže političkog otpada koji se zove Savez za Srbiju, jadna li je Srbija sa takvim saveznicima, pa je pojačano zdravstveno osiguranje i te kako potrebno i ja predlažem da se uvede što pre. Izvolite. Samo da bi građani mogli da imaju uvid u to šta se dešava trenutno ovde. Predsednica parlamenta je pre svog prethodnog obraćanja rekla, citiram: „Javila sam se samo da iznerviram osobe prekoputa“, tj. nas iz opozicije.

Pošto vidimo da je prethodnim govornicima ključna tema bila 5. oktobar i DOS, svi koji su govorili po amandmanu su govorili o toj temi, evo, samo nekoliko podataka o 5. oktobru. Vratili smo staru deviznu štednju, vratili smo 13 zaostalih penzija koje ste vi oteli od građana Srbije, vratili smo 12 dečjih dodataka, vratili smo „Telekom“, poštovani građani Srbije, vratili smo zemlju u Ujedinjene nacije, vratili smo vize. Građani Srbije su imali vize koje su ukinute posle toga. Dragi prijatelji, možemo da govorimo i o 14 milijardi evra, koliko je ostalo posle nas. Kako pobeđujete na izborima? Pitajte Danila Bobića, koga ste kidnapovali u Vrbasu… pitajte Milana Gavrilovića iz Mionice, koji je dobio tri kopče i kome je polomljena arkada, pitajte Borka Stefanovića kako pobeđujete na izborima. Pobeđujete isto onako kako je i nastala vaša stranka, na otimačini poslaničkih mandata, na lažima, na prevarama, finansirana od najvećih tajkuna u ovoj zemlji. Kako ste nastali, dosledni ste, tu politiku sprovodite već sedam godina. Napadači na Borka Stefanovića su otkriveni i protiv njih se vodi krivični postupak i kao što vidi srpski državni organi danas efikasno rade svoj posao za razliku od 2008. godine kada ste vi policijskim čizmama izgazili glavu Ranka Panića samo zato što nije mislio isto kao Boris Tadić i kao Demokratska stranka. Vi ste 2000. godine uradili nešto što nije uradila ni jedna ozbiljna vlast.

To je uradila vaša štetočinska vlast. Što se tiče dugova koje ste vratili, jedini dugovi za koje sam ja čuo da su vraćeni, je otpis dugova Londonskog i Pariskog kluba i to je bio poklon vama od onih, zahvaljujući čijoj pomoći političkoj, medijskoj, finansijskoj ste i došli na vlast. A na vlast ste došli tako što ste 5. oktobra 2000. godine upali ovde u zgradu Narodne skupštine, tada Savezne skupštine. Ovde je da podsetim građane Srbije bilo sedište Savezne izborne komisije i onda ste do temelja spalili kompletan izborni materijal. To takođe nijedna pobednička vlast u istoriji nije uradila da neko pobedi na izborima i onda uništi odnosno zapali dokaz svoje pobede.

Pravo na repliku narodni poslanik Maja Gojković. Izvolite. Samo zato što me Milojičić spomenuo lično imenom i prezimenom, nešto ste povezivali mene i 5. oktobar. Ja ne znam šta vi znate, uvaženi kolega o 5. oktobru 2000. godine? Ja bih htela samo da vas pitam kada ste vi rođeni tačno, koje godine? Vi ste u to vreme imali 16 godina i o 5. oktobru i dešavanjima tih dana znate, eventualno, ako su vam stariji u porodici pričali to kao bajku pred spavanje. Znači, vi govorite napamet o 5. oktobru jer ste imali 16 godina, sedeli ste u Smederevskoj Palanci, Beograd vas nije video. Ne možete čak ni da se pravdate da ste u onoj magli, onom dimu vi bili jedan od tih. To tražimo od onih drugih starijih, ozbiljnijih tako da njima poklanjamo rezultate 5. oktobra, a vi nama vratite slike i nameštaj. Tu smo se dogovorili. Da vam kažem ovu analogiju koju pravite da neko ko čini danas vladajuću većinu, tuče ljude, ubija i ne znam ni ja šta, e to govori o vašem velikom političkom neznanju. Tu analogiju koju pravite, pravite na štetu DS i to 5. oktobra o kome ne znate ništa, jer onda ispadne da su perjanice DOS-a učestvovale u kidnapovanju svih onih ljudi čiji su kriminalci otkup kasnije tražili ili su barem dobili blagoslov, to vam je ta analogija.

Znači po vašoj analogiji za to je kriv DOS, pa je Milija Babović kidnapovan u to vreme, znači i to je rezultat 5. oktobra, zato što vi vučete analogiju da su režimi krivi kada neko bude kidnapovan, kad je neko pretučen itd. Znači, uvaženi kolega od ovoga što ste vi izgovorili spašava vas samo životno neiskustvo i ništa više. Izvolite. Dame i gospodo, poštovani predsedavajući, član 107. ja sam vas već opomenuo da se ovde malo zavede reda i da mi nećemo trpeti uvrede. Ja više ne mogu da trpim uvrede. Ne mogu da trpim uvrede da neko kaže da nemamo hrabrosti, kao onaj tamo LJotić ili LJutić. On ima hrabrosti samo da bije žene. Dakle tu vrstu hrabrosti stvarno nemam. Ne mogu da trpim više da neko govori da smo pokrali penzionere. Nismo mi pokrali penzionere, nismo mi otpustili 400.000 ljudi oni su otpustili 400.000 ljudi, oni su sa prihodovne strane na rashodovanu stranu stavili 400.000 ljudi. Ne mogu da trpim više ljude koji nas vređaju po pitanju suvereniteta zemlje, ljude koji su ostavili jedan pokvareni avion i dobro razoružanu vojsku. Ne mogu više da slušam o prebijanju, a pri tome sam 2008. godine kao kandidat surovo prebijen sa novinarom Sarapom koji je tada bio u gradskoj kući, odnosno u „Studiju B“, bio je novinar, na predsedničkim izborima sam surovo prebijen. Policija više ne prikriva napadače. Sad ih otkriva. Više policija nije na strani napadača, mislim na strani napadnutih i ne mogu više da slušam takvu vrstu napada. Ne mogu više da slušam o Tačiju i Haradinaju, pa oni su gori od Tačija i Haradinaja. Tači i Haradinaj nisu pustili 2.108 albanskih terorista, nisu pustili one koji su Srbima vadili organe, ti isti ljudi su digli autobus u vazduh u Podujevu, ubili 12 ljudi. Ti isti ljudi su pobili decu na Bistrici, u Goraždevcu. Ti isti ljudi koje su oni pustili, ti isti ljudi su ubili Olivera Ivanovića. Oni su krivi za to. Hvala. Da li želite da se Skupština u danu za glasanje izjasni u povredi Poslovnika? (Ne.) Po amandmanu, narodni poslanik Vladimir Orlić. Izvolite. Pošto vole da evociraju uspomene ovi sve uspešni bivši, a u stvari sve same froncle i restlovi DS, sada malo pojačani za one ljotićevce čije su sve te nadzore prihvatili. Dakle, još jednom zaboravili su, pa da se podsete ovo je njihova slika i prilika. Ovo je njihovo ogledalo. Ovo je njihov koordinator Dragan Đilas o njima samima rekao 5. oktobra. Dakle, oni su, da pročitamo, da se bolje čuju i bolje razumeju, Američki SKOJ, Boško Obradović je svima njima ovako lepo okupljenima na ovoj gomili poručio da su Američki SKOJ, tada pod firmom „Otpora“, a danas, izgleda ne mnogo daleko od ovoga. Da li je tako gospodine, koordinatore? Da li ste danas svi zajedno Američki SKOJ. Dakle, 5. oktobra bili su ovo, a danas 2018. godine izgleda ništa mnogo bolje od toga. Gde su bili što se tiče prethodne vlasti, dakle, 90-ih godina. Evo, kaže predsednik, sadašnji predsednik mada se ni zašta tamo ne pita, DS, Zoran Lutovac, u jednoj lepoj knjizi „Političke stranke u Srbiji“

Čestitam i na tome, verovatno ih je danas spojilo sa koordinatorom i sa Đilasom. I, zalagali su kaže za sve Srbe i jednoj državi, što je podrazumevalo dakle i cenu ratova, i to je tada bilo potpuno u redu, jer je pretstavljalo politički mejnstrim. A šta kaže sam koordinator o tome gde su bili 90-ih godina. Evo, baš sada za svog sadašnjeg šefa, za Đilas Dragana. Kaže, koordinator u jednom fantastičnom tekstu u kom citira folk hitove pošto se u njih ponajbolje razume. Kaže da je Dragan Đilas započeto svoj biznis 90-ih godina kada je to bilo moguće samo isključivo ukoliko ste dobar prijatelj i verni saradnik tadašnjeg režima. Sada su izgleda i to pomalo zaboravili. Poslednja rečenica, koji su mu stranku lepo prodali i koji su sigurno podelili sa njim sopstvenu intimu, pa time saznali njegovu, Jeremić je bio tada član vladajuće stranke. Pa, kad ih čovek pogleda ovako sve zajedno i na gomili, moram da postavim ono pitanje, da li je razlog za ovu havariju to što je Đilas gledao rejtinge stranaka ili što je Pacoli ljut jer 11 povlačenje priznanja stupilo na snagu.

Povređen je član 27. i on se konstantno krši celoga dana danas. Ja mogu da razumem da vi, i oni koji su pre vas predsedavali, ne želite da uletite u klopku i zamku, koja su gospoda dobila domaći zadatak da danas postave, ali zaista treba podsetiti uvažene kolege da je danas 3. decembar 2018. godine, da ovo nije 5. oktobar 2000. godine, da ponašanje iz oktobra 2000. godine neće nikada imati prilike da ponove. Onu grešku koju je gospodin Milošević sebi dozvolio, a to je da po svaku cenu ne brani demokratska prava građana Republike Srbije i obezbedi ponavljanje drugog kruga, ni jedna druga vlast, pa ni ova više nikada takvu grešku napraviti neće. Čopor i horda koji dođu sa ulice, kada pojedu koske koje su kao psi zakopali po svojim dvorištima, vinogradima, po porušenim domovima JNA, kada ih poglođu, pojedu, onda bi ponovo, kao čopor hijena, sada više ne kao čopor pasa, nego čopor hijena da izmisle ponovo ulicu 5. oktobra, a danas je 3. decembar 2018. godine, da opet te svoje rupice, koje su natrpale kodžanjama, nekako dopune, da se opet malo preživi. Nije im dovoljno one hrane što im pare za njih dadoše ovi sponzori spolja, iz Katara, iz ovih čuvenih divnih zemalja, koje ne finansiraju islamski terorizam, nego izgleda da moraju ponovo da se vrate, da uzjašu na budžet Republike Srbije, na grbaču građana Republike Srbije, da ponovo prodaju tenkove i avione za proviziju od hiljadu i po do dve hiljade evra, za cenu manju nego što se prodaje kilo otpadnog gvožđa. (Predsedavajući: Privedite kraju, kolega.) Prema tome, ja vas molim da vi napokon danas počnete da primenjujete Poslovnik ili prekinete ovu sednicu, jer ovo apsolutno više smisla nema. Trpilo je popustilo. Ceo dan mi ovde uzimamo čak i lekove za smirenje da bi ovakvo ne vaspitanje, bezobrazluk i laži mogli da istrpimo. Kraj je, jednostavno, svemu tome. Objasnite im da su davno, davno potrošili sve te kriminalne načine kojima su se dočepali vlasti. Taman posla kolega Komlenski, da prekidamo sednicu zbog ovih ne baš prijatnih situacija, ali to je sastavni deo života parlamenta. Izvolite. Ja ću po amandmanu, naravno, kao i ostale kolege. Evo, kažu - opet. Pa da, jer očigledno je današnja diskusija mnoge strasti probudila kod pripadnika Saveza za Srbiju, pa su nastavili, podstaknuti vašom mržnjom današnjom, da tvituju sve i svašta. Sada ću da se obratim i Mariniki Tepić, i Dijani Vukomanović, i Sandi Rašković Ivić, i Maji Videnović, i Mariji Janjušević i onim ženama koje još uvek imaju zabludu o Savezu za Srbiju i o njihovom programu o ravnopravnosti žena i o borbi protiv nasilja nad ženama. Sigurno će vas interesovati, jer ste veliki zagovornici borbe protiv nasilja nad ženama i ravnopravnosti žena u politici. Znači, Sergej Trifunović, vaš kandidat za ministra kulture, neko koga ja zaista smatram, i pored ovoga što je sada napisao, da je dobar glumac, ali je očigledno prostak par ekselans, par ekselans prostačina kakvu Srbija, niti politički život ove države nije odavno doživeo. Može da glumi i dalje, ići ću u pozorište da ga gledam, ali ću se zaista zabrinuti o njegovom bipolarnom poremećaju, ja imam program koji zdušno propagiram ovde o mentalnom zdravlju. Pročitaću vam, uvažene koleginice, i nadam se da ćete imati puno opravdanja za ovo što je Sergej Trifunović napisao kao pripadnik Saveza za Srbiju. Nije on ovde glumac. Ne kaže se šta. Sada ću vam pročitati, samo da nađem. Ovako, kako je on reagovao na moju diskusiju da mu nisam dala broj telefona i nisam dostupna. Ja nisam, inače, na društvenim mrežama. Kaže: „Nije, fukso“ Momenat samo, nije ovo lako pročitati, ali sa zadovoljstvom, radi građana Srbije, ove građanske opcije, koju vi tako zdušno ovde predstavljate, želim da pročitam, bez obzira kako ovo zvuči. Nije, fukso, poenta u dostupnosti, već u tome da si „mnogo“ učinila za decu Srbije“, pod navodnicima, „sprečila Aleksin zakon, Tijanin zakon, opstruirala da se deca leče u inostranstvu, da porez od igara na lečenje dece…“, pa ne kaže šta, „itd. To što si glupa, to ti je oprošteno, samo bi bila bolja da si glupa kod kuće“ Da li hoćete da ponovim, uvažene koleginice? Posle Željka Veselinovića koji je predložio, takođe, preko društvenih mreža kao vrlo moćnog medija, da se siluje Ana Brnabić, predsednica Vlade Srbije, a da narod to gleda, vaš ministar kulture Sergej Trifunović na moju diskusiju ovde tvituje sav ponosan i očekujem da će nastaviti i posle ovoga – nije, fukso, poenta u dostupnosti… (Dušan Petrović: Ona replicira Sergeju Trifunoviću?) To je komentar uvaženog kolege koji još uvek predstavlja fine građane u Šapcu? Sramota stvarno. Zasmetalo mu je samo ovo što sam ja pročitala, a nije mu zasmetalo što je Sergej Trifunović, za ženu koja se bavi politikom, napisao „fukso“ To vam ne smeta? (Dušan Petrović: Evo, reč mi dajte da odgovorim.) Stavite ga na listu, kao što ćete ga staviti, da uđe ovde u parlament Srbije i da mu onda žena koja se bavi 28 godina politikom odgovori na njegov stav na moju diskusiju da sam ja fuksa. Stavite ga na listu i ja ću mu odgovoriti. Nemojte da ga branite, poslaniče Petroviću… (Dušan Petrović: Replika!) … zato što sve što imate da kažete u delu programa o ženama ubiše vaši koordinatori, pre neki dan Veselinović da siluje Anu Brnabić, a sada Sergej Trifunović na moju diskusiju da kaže da sam ja fuksa i da sam glupa.

Dame i gospodo narodni poslanici, ovde nam je upućeno pitanje…

Ovde nam je rečeno da pitamo, navodno mi koji smo zaboravili, koje su to sve bile tekovine 5. oktobra 2000. godine i da pitamo šta je to sve dobro ta nova vlast uradila za Srbiju i, evo, ja bih sada hteo da pitam Boška Buhu, policijskog generala o kriminalu DOS posle 5. oktobra 2000. godine, ali ne mogu, ubili su ga. Hteo bih da pitam Momira Gavrilovića, zvanog Gavru, o kriminalu DOS posle 5. oktobra 2000. godine, ali ne mogu, ubili su ih.

Kao što vidite, ubili su sve koji su bili svedoci. Znaju građani Srbije o čemu pričam. Ubili su sve one koji su imali podatke o tome kako su došli na vlast i šta su radili kada su preuzeli vlast 5. oktobra 2000. godine.

I tih 90-ih godina, prema sopstvenom priznanju, ovi koji su danas samo ostaci ostataka, bednih ostataka, moram da primetim, Demokratske stranke… Sačekajte red.

Kolega Orliću, samo da vam vratim vreme, zatražite ponovo reč. Izvolite. Dakle, tih 90-ih godina koje su pominjali, vezano za član 104, još jednom, tadašnja Demokratska stranka postala je, po sopstvenom priznanju, žuto preduzeće. I nije prvi put da su oni zaključili, ove godine, da je taj novac najvažnija stvar koja ih zanima i da tu nikakve priče o vrednostima nema. Ali, ove godine je nekako posebno interesantno i upečatljivo. Sećate se, možda, februara ove godine? Sukobili su se negde ispod Studentskog parka neki pripadnici Demokratske stranke, evo, vidim i Balša Božović je prisutan ovde među njima, sa jedne i sa druge strane ovi koje prepoznajete na fotografiji. Tada je izašlo u nekom njihovom časopisu, pod naslovom – Fašista sam, tim se dičim. Ti sa druge strane drže visoko podignute desnice i pozdravljaju Balšu Božovića, koji protiv njih ratuje na ulici. Ovi su, i toga se Božović dobro seća, njemu i ostalima pevali, kako beše ono – Sudiće vam, sudiće vam omladina Zbora. Jel tako bilo? Par meseci kasnije, Balša Božović stoji rame uz rame sa Obradovićem i ostalim pripadnicima omladine Zbora, dakle, ljudi koji su pisali o tome da je Zbor divna organizacija, da je Dimitrije LJotić veliki junak i veliki mislilac, a evo šta su o Balši Božoviću i ostalima pričali tog 5. oktobra 2000. godine. I nije to njihov prvi salto mortale. Da ih novac najviše zanima, priznaju oni sami. Evo, na primer, baš ovog avgusta, predsednik opštinskog odbora DS u Rumi, čovek se zove Nenad Borović, priča o tome kako sve njih zajedno najviše zanima novac i kaže: „Treba da odgovaraju svi koji su zaključivali štetne ugovore po Demokratsku stranku, omogućili da se novac kroz zelenaške kamate od 13% na godišnjem nivou preliva u Đilasove džepove.“ E, sada su svi zajedno uz tog Đilasa. Dakle, i Obradović, koji je o njemu govorio sve najgore pre samo šest meseci, ali i ovi koje je on pljačkao. Dakle, svi zajedno misle da je Đilas pljačkaš. Šta još kažu? Kažu – Đilas i Pajtić su lopurde. Dakle, smatraju da su lopurde, ali se udružuju zajedno i oko toga. Doveli su svi sami sebe u dužničko ropstvo, potpisali štetan ugovor sa Đilasovom firmom. Toga ima, i ovim završavam gospodine predsedavajući, dame i gospodo koliko god hoćete. Ali, dok su tako na okupu, a znamo da ih ovo najviše zanima, ja moram da se vratim na osnovno pitanje – šta je učinilo da danas ustanu?

Ja njima ne mogu da okrenem leđa. Ja njima ne smem da okrenem leđa. Nikad se ne zna sa njima. Dame i gospodo narodni poslanici, mene oni ne mogu ometati, ali ovo je zverinjak. Kolega Božoviću, vas vidim, ostale ne, izričem vam opomenu. [[Balša Božović: Ne čujem vas.]] Čujete, čujete odlično. Moraćete da lupate dok… Teško nogama pod ludom glavom.

Sad zatražite ponovo. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani, sada vidite, sada i čujete naravno, ja očekujem da RTS to i prenese verno, sada i čujete zašto reklamiram Poslovnik član 106. stav 2. Dakle, za vreme govora narodnih poslanika, kao što sada ja govorim, zabranjeno je dobacivanje.

Ne mogu oni mene tako lako omesti. Dakle, dame i gospodo, poštovani građani, vama se obraćam, Srbiju… Izričem opomenu koleginici Sandi Rašković Ivić. Srbiju ne mogu srušiti spolja ako se ne pojave ovakvi nesrećnici, ja neću reći izdajnici. Reći ću ako se pojave ovakvi nesrećnici, ne može se Srbija srušiti ako se ovakvi ne pojave da pomognu iznutra. Dakle, stvar je jasna, više nego jasna i oni kažu i pitaju šta nam je Haradinaj, šta nam je Veselji, šta nam je Tači rekao. Rekao nam je da je zahvalan na ovoj grupi preko, da je zahvalan na ovom savezu lopuža, varajića, prevaranata i LJotićevaca. Zahvalan je što su se udružili, što žele da pomognu. Oni žele da sruše Srbiju. Napredak se javlja kada vešti lideri prepoznaju šansu i ostvare neki napredak, ali takođe taj napredak ne odgovara onima spolja. Zato su našli ove nesrećnike iznutra da im pomognu da probaju da zaustave taj napredak, da vrate Srbiju nazad, kao što su to radili u prošloj deceniji, kao što su izneli 54 milijarde, kao što sada divljaju, divljali su nad kasom, divljali su nad građanima Srbije. Opljačkali su, otpustili, razoružali, obezglavili, uništili ugled države Srbije i sada im smeta Srbija. Ne smeta njima ova vlast, njima smeta Srbija. Oni hoće Srbiju da pretvore svog taoca da od nje naprave ruglo, hoće da je temeljno opljačkaju kao što su to radili do sada.

Ovo smo mi. Mi želimo napredak, oni žele nazad. Nećete Srbiju, gospodo, vratiti nazad. Vi ste samo šaka jada. Vi ste bruka i sramota koja je vladala 12 godina Srbijom, 16 godina Pokrajinom.

Govorio je četiri minuta zato što ste ga ometali, prekidali. Pokušavao sam da ga čujem. Kolega Rističeviću, po neki put poželim da raspravljamo o zakonu kolege Zorana Živkovića da svi poslanici imaju obavezan lekarski pregled. Ne znam koliko bi ih danas bilo, posle ovoga koliko bi mogli da prođu i postanu poslanici.